Tady bych se zastavil u jednoho momentu, který mi v důvodové zprávě nepřišel zrovna hluboce doložený, byť tam masivně je ona RIA, která nám vysvětluje, že když nebude pršet, nezmokneme, na mnoha stránkách, ale efekt, tzn., že tím snížením daní dosáhneme snížení cen, a to je radost pro konečného spotřebitele, a když toho nedosáhneme, tak radost je minimálně poloviční, protože vypadnou peníze ze státní kasy, ale ceny se nezmění, tak někde ty peníze musí zůstat, tak důkladnější analýza tohoto mi trochu chybí. Slyšel jsem mediálně lékárníky, jak kalkulují, že léky, a mají na mysli zřejmě léky v prodeji, tedy ne hrazené přes zdravotní pojišťovnu, že by mohly vyskočit o příslušné procento, ale také je pravdou, že podstatná část léků, a bylo by fajn, kdyby v tomto byl větší pořádek, než dosud je, tak ty jsou hrazené zdravotní pojišťovnou a trochu to souvisí i s úhradovou vyhláškou.

Avizoval jsem ji proto, že nejenom že nám třetí sazba přijde jako trochu administrativní komplikace, to bych si dovolil i souhlasit, ale že je to opatření mělké, že si můžeme v současné situaci ekonomiky dovolit opatření významnější. Koneckonců byly doby, kdy se to v koaličních strukturách i diskutovalo.

Ale abych předešel, tak se dívám, jestli pan Kalousek tady je, když jsme se bavili o dani z příjmů, tak tu začal recitovat konvergenční program. Jak vláda plánuje zvýšení inkasa toho či onoho daňového titulu. Já jsem ho upozornil, že ne všechno jde na vrub konkrétní úpravy daní, že to může být na konto např. ekonomického růstu.

DPH je v tomto ohledu proslulé, jistá opatření byla přijata, řekněme, že tento efekt tady bude, takže kromě ekonomického růstu bude lepší výběr. Pouze diskrečně, s růstem by to mělo být ještě víc. Takže je tady prostor. A když uvážíme všechny tyto souvislosti včetně toho, že jsme avizovali, že bychom se přece jen odvážili pro mírnou progresi u daně z příjmů fyzických osob, tak nám vychází, že můžeme udělat jedno, a to je daleko jednodušším opatřením se vrátit, pokud jde o nastavení sazeb, do roku 2011. Nemusíme mít rezervu na penzijní reformu, to tady bylo řečeno, za letošní rok je výpadek optoutu půl miliardy, na příští rok se odhaduje tři čtvrtě miliardy, zlepší se nám výběr daní, aspoň to tedy bylo slíbeno, a i když lepší výběr daní hned nepovede k odstranění všech nedoplatků a daňových zločinů, tak by se to mělo zlepšit, tak tady prostě je polštář. Když jsme se nad tím zamýšleli, tak v podstatě snížení snížené sazby z 15 na 10 %, a jsme ochotni se bavit o rozsahu tabulky přílohy, která je přílohou zákona a která definuje všechny položky, které zde jsou, tak by daňový výpadek mohl být, když budu hodně skeptický, tak pětkrát větší, než je plánováno v této důvodové zprávě. Čili pět krát tři miliardy, jsme na 15 miliardách. Pořád to vychází fiskálně neutrálně, pokud učiníme ty kroky, které jednak slibuje vláda a jednak požadujeme my, daně z příjmů. Takže to je naše úvaha, čili vstřícnost k tomuto daňovému návrhu a avizo tohoto pozměňovacího návrhu ve druhém čtení, protože si myslíme, že logiku má.

Děkuji za pozornost. Nyní má slovo pan poslanec František Laudát, který je také zatím posledním přihlášeným do rozpravy. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, děkuji panu předsedovi rozpočtového výboru, že to tady konečně řekl naplno. To je to, oč tu běží.

Nejdříve zkomplikujeme daňový systém, a pak budeme bojovat proti daňovým únikům.

K vlastnímu návrhu zákona. Nejsem superdaňový expert ani si na něj nehraji, nicméně k tomu, co platilo, tak tady nezaznělo.

Já prostě nepovažuji za tak zásadní problém to, že to bude administrativně náročné, dokonce paní náměstkyně na můj dotaz nějak dala zhruba dohromady i odhady, co budou stát papíry a zavedení třetí sazby.

Ale já jsem se poptával ekonomů. Také z těch, které jsem poptával, tak nikdo mi neřekl, že by měl komplexní přehled, nicméně všichni říkali konkrétní příklady ze světa, že kde k tomu snížení, podobným snížením, došlo, tak si to nechali i prodejci, takže změna cen směrem ke skupinám, kterým vy chcete pomoci, se nedostavila.

Samozřejmě, vy jste to tady přiznali, vy dáváte přednost tak, aby zaplatili všichni, před svobodnou volbou, tzn. posílení přímých daní před nepřímými. A to tady zaznělo, je to váš princip, omezujete právo volby každého občana nakládat se svými penězi.